Ano, děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Bendla s faktickou poznámkou.

S řádnou přihláškou pan poslanec Bendl. Prosím, máte slovo. Děkuji, slibuji, že nebudu příliš dlouhý.

Ten zákon potřebujeme. Ale argument, který tady padl v prvním čtení, byl, že Evropská unie nás tlačí s termíny a musíme to co možná nejdříve. Přikláním se k názoru pana předsedy hospodářského výboru v tom, že musíme chtít slyšet, jaké souvislosti to bude mít, co tam patří a co tam nepatří.

Když se podíváte na ostatní země, může to být i na východ od nás, například na Slovensko, tak v řadě případů se jim podařilo občanům velmi zjednodušit komunikaci s úřady.

A já bych nechtěl, aby se ta chyba stala.

A chtěli jsme slyšet nějaký ucelený názor nejenom v tom, co tedy bude Ministerstvo vnitra navrhovat, zdali premiér, protože je třeba, aby jednotlivá ministerstva mezi sebou komunikovala v téhle oblasti, aby na to dohlédl a dal Ministerstvu vnitra dostatečný vliv na to, aby se ostatní resorty vnitru a té koncepci jako takové přizpůsobily. Na to trochu času potřebujeme, neříkám léta, to myslím, že by si nikdo nepřál, ale rozhodně měsíce, a bylo by tudíž dobře, abychom tento zákon projednali precizněji, a ne pod časovým tlakem. Souhlasím s tím, co tady říkal předseda hospodářského výboru. Pojďme se k tomu vrátit. Děkuju vám za pozornost. Děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do sloučené všeobecné rozpravy. Není tomu tak.

Je tomu tak. Děkuji. V tuto chvíli končím obecnou rozpravu a přerušuji projednávání tohoto bodu.